Dobré ráno, vážené poslankyně, vážení poslanci.

A v tuto chvíli mi dovolte, abych zahájil 50. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás zde přivítal.

Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 45 poslanců.

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Dvořáka a poslankyni Janu Krutákovou.

Konstatuji, že jsme ověřovateli 50. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Jaroslava Dvořáka a paní poslankyni Janu Krutákovou.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 50. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu, rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. S přednostním právem mám přihlášeného pana místopředsedu Poslanecké sněmovny pana Fialu.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, mnozí lidé hovoří o probíhající krizi, o probíhající pandemii jako o největší výzvě jedné generace, což je pravděpodobně pravda.

Zatím to vypadá, a to asi můžeme říct, že ekonomický propad na většině území světa bude hlubší, než byl během finanční a ekonomické krize, kterou jsme všichni zažili a kterou si pamatujeme. Někteří ekonomové tvrdí, že ten propad bude krátkodobý, jiní se tomuto optimismu diví a nesouhlasí. Na čem se zdá být ale už shoda a co je víceméně jasné, je, že jednotlivé země včetně České republiky jsou připraveny vynaložit rekordní peníze na pomoc ekonomice. Masivnější, silnější, větší peníze, než tomu bylo v době té poslední ekonomické a finanční krize, kterou jsem tady připomenul.

Proč jsme tedy tuto schůzi svolali a proč chceme, aby tady probíhalo jednání? Asi se shodneme na tom, že tuto fázi pandemie, fázi koronakrize, první fázi, že jsme tuto fázi nějakým způsobem zvládli. Ano, mohli jsme být připraveni lépe a některé kroky a procesy jsme mohli dělat logičtěji a rozumněji, ale ani k tomu se dnes nechci úplně vracet, nebudu se vracet k těm jednotlivým chybám.

Abychom si také řekli, co je důležité do budoucna. Ještě jednou opakuji, já osobně tady dnes nejsem proto, abych vládu káral za její chyby, ale jsme tu proto, abychom udělali revizi toho, kde jsme, jak jsme to zvládli a samozřejmě si také řekli, a to pokládám za nejdůležitější, kam chceme jít a jak se chceme připravit, jak jsme připraveni na ten další vývoj. A stejnou odpověď očekáváme tady od vlády, od vládní koalice tady v Poslanecké sněmovně.